Už pomalu nemáme, kam je zvyšovat, nebo je to vlastně trošičku i proti smyslu toho, že rodinná politika se skládá ze tří pilířů.

Opravdu tady tuto konkrétní, byť se jí taktéž říká dávka, nevnímám jako dávku v tom pravém slova smyslu jako třeba porodné, protože je opravdu rozdíl mezi tím, jestli je vázána na vaše předchozí příjmy v tom smyslu, jak je mateřská, nebo jestli je rodičovský příspěvek například pro všechny úplně stejně vysoký, jenom záleží na tom, jak si jej rychle vyčerpají, tak samozřejmě pak měsíčně se ta částka mění, ale v součtu je to 220 tisíc, je jedno, jestli jste předtím vydělával 150 tisíc, deset nebo jinou částku.

Děkuji, pane předsedající.

A my přece nebudeme dělat tady zákony a nebudeme se bát zákonů, protože nějaké malé promile by toto mohlo udělat. A skutečně to, co jste tady znovu zopakovali, ukazuje jednu věc.

Děkuji za slovo.

O co jde nejvíc, je podívat se na to optikou toho, co znamená ta mateřská, tzn. šestiměsíční podporu. Co je naprosto klíčové, je to, jak vypadá podpora při té tzv. rodičovské, ty tři roky.

Takže tohle je moment, kdy si myslím, že jsme v těžkém problému jako společnost, že potom skutečně ty tři roky nedávají na rodičovské možnost nějak zůstat v kontaktu, jakou by logicky dávat měly.

Paní poslankyně, skončil vám čas k faktické poznámce. A tohle byl typický příklad zneužití faktické poznámky místo vystoupení v řádné rozpravě. Požádám vás, pokud chcete vystoupit v rozpravě, rozprava je otevřená. Faktickou poznámkou reagujeme na vystoupení jiného poslance. Připomínám zákon o jednacím řádu. Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Pekarová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo, doufám, že teď neporuším jednací řád, protože budu reagovat na předřečnici, ale já chci vlastně tímto ujistit prostřednictvím předsedajícího, že i tohle vnímám a vím, že tohle je problém, to, co jste tady zmiňovala ohledně nemožnosti pracovat na stejné pozici.

Nyní pan poslanec Vít Kaňkovský, připraví se paní kolegyně Hana Aulická Jírovcová. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Jsme přesvědčeni o tom, že stávající stav, kdy jsou středněpříjmové a výšepříjmové ženy diskriminovány a vlastně trestány za to, že mají před svým mateřstvím nikoli průměrné příjmy, je nepatřičný a myslíme si, že i v rámci toho, jak se vyvíjí demografický vývoj v naší republice a jaká je porodnost, která sice v posledních letech o něco narostla, nicméně stále nepokryje přirozený úbytek obyvatel, tak jsme přesvědčeni o tom, že stát je povinen dělat všechno pro to, aby se porodnost v naší zemi zlepšila. Velmi dobře si uvědomuji, a už to tady zaznělo v několika obměnách, že toto je pouze jedno z možných opatření, a také bych ho určitě nepřeceňoval, ale na druhé straně je potřeba i těm nastávajícím maminkám říct, že v přístupu k tomu, jak si vážíme toho, že na sebe berou mateřství, neděláme rozdíl. Hodně se tady diskutovalo o těch věcech, které je potřeba udělat v prorodinné politice, zazněla tady celá řada argumentů, celá řada věcí, které se v naší společnosti v tuto chvíli nedějí úplně dobře a pro ty rodiny jsou limitem v tom, aby si další dítě pořídily, byť já si myslím, že vždycky je to nakonec na osobním rozhodnutí. Nicméně je potřeba ty limity vidět. Ze své praxe vím, že to skutečně je dneska pro ženy velmi zásadní problém, a pojďme se skutečně domluvit na opatřeních, legislativních i nelegislativních, která v tomto směru uděláme.